Já samozřejmě vnímám, že jsme nyní postaveni do situace v okamžiku, že ti, co nezvednou ruce pro toto usnesení, budou nazváni těmi, kteří nechtějí navýšení platů, resp. kteří se postavili proti tomu, aby v sociálních službách byly platy navýšeny. Osobně si myslím, že takto ta otázka nestojí. Že ti, kteří případně pro to ruce nezvednou, tak jsou, si myslím, těmi, kteří chtějí spíše odpovědné řešení, nikoliv řešení, které je mírně řečeno neprojednáno.

To je skutečně s velkým otazníkem.

A najednou se zjistilo, že tam nejsou ani peníze, ani není vlastně vyřešeno, kterým řidičům to má být navýšeno, atd.

Protože pokud přidáme těm pečovatelkám, tak logicky bychom měli přidat i zdravotním sestrám. Protože najednou se pečovatelky dostanou, jak už jsem tady dneska několikrát říkal, najednou se dostanou platově velmi na dosah zdravotních sester.

To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo. Prosím, pane navrhovateli. Úplně jednoduše. Ten návrh vychází ze zkušeností ředitelů těchto organizací. Je kompromisem. Je to spíš minimální částka, protože vím, že takový postup musí být postupný.

Za druhé, jenom slušně odpovím, nebudu to komentovat. Bez ohledu.

Na to jsou velmi přísné podmínky. Sociální služby jsou registrované, to nemůže, když někdo si vzpomene, že dneska to zavede a podobně. Usnesení, které přednesla paní poslankyně Hnyková, je podrobnější, jakoby něco řeší za vládu. Ta usnesení se doplňují, nejdou proti sobě.

Děkuji. Nejprve o tom, které navrhl pan předseda Stanjura, poté o usnesení, které navrhla paní Hnyková. Dovoluji si poprosit pana předsedu Stanjuru o spolupráci, jestli by vždycky přečetl návrh usnesení, a poté dám o něm hlasovat. Paní poslankyně, kontroluji vizuálně, s tím souhlasí.